Tím, že se šlo cestou poslaneckého návrhu, se vlastně tento návrh vyhnul legislativnímu procesu a zejména bych zmínil meziresortní připomínkové řízení, což se otisklo trochu na tomto návrhu. Předkladatelé vlastně v návaznosti na připomínky z ministerstev hned připravili komplexní návrh k původnímu.

Jedná se o etický kodex, kterým se budou řídit pracovníci agentury, zejména pak i jeho předseda, a porušení tohoto etického kodexu bude důvodem pro vypovězení pracovněprávní smlouvy s jakýmkoliv zaměstnancem i s předsedou agentury.

To znamená což teď trošku postrádám v oblasti sportu říci si, prostředky, které dáváme do oblasti sportu, na jaké cílové skupiny je dáváme.

Zmínil bych další pozměňovací návrhy, které jsme zde podali. Několik těch návrhů se týká transparentnosti v oblasti sportu, transparentnosti sportovních organizací. Zde jsme se setkali při projednávání ve výborech se značný odporem, což mě trošku zarazilo, protože v počátku, když se vůbec začalo mluvit o sportu, každý zmiňoval transparenci. Nicméně předložený návrh zákona tu transparenci neobsahuje.

A když jsme se zabývali tím, aby kupříkladu u těch nejmenších sportovních organizací byla transparence, ale přitom je to administrativně nezatížilo, navrhli jsme úplně nejobyčejnější opatření, a to, aby měly transparentní účet. Abychom věděli, do jaké organizace ty veřejné prostředky putují. Ani toto nebylo přijato ve výboru a vlastně všechny pozměňovací návrhy ohledně transparence výborem neprošly, což považuji docela za škodu.

V současné době a přebírá to a zůstává to v zákoně o podpoře sportu jsou vymezené údaje, které jsou v rejstříku veřejné, a všechny ostatní jsou neveřejné, což považuji za špatné.

Co se týče Národní rady pro sport, která je navržena, a jak jsme slyšeli od pana zpravodaje, je navržena na základě požadavků sportovního prostředí, já bych viděl, že zde je spíše problém, jestli to sportovní agentuře neublíží. Vezměme, že máme ústřední orgán státní správy, kterým bude agentura, kterou bude řídit předseda, a po ruce mu budou členové sportovních asociací, lidé, kteří pak nejvíce budou ovlivňovat, jaké dotační programy budou vypsány, a budou to právě tyto organizace, tyto největší organizace, které tam vyšlou své zástupce a budou vlastně tím ovlivňovat, kam potečou peníze z těchto vypsaných programů. Z mého pohledu je to nebezpečné v tom, že více budeme podporovat sporty a talenty a zájmy největších sportovních organizací, že hlas těch malých sportovních organizací nebude slyšet.

Dále bych zmínil některé pozměňovací návrhy, které se týkají předsedy agentury. V současné době je navržen předseda agentury tak, že je kupříkladu vyňat ze zákona o střetu zájmů.

Další pozměňovací návrh, který jsem předložil jako alternativu, je, aby ústřední správní orgán nevznikl. Aby agentura vznikla, ale zůstala pod Ministerstvem školství jako její příspěvková organizace. To znamená, aby zůstala řízena Ministerstvem školství, aby ministr, člen vlády, byl odpověden za kroky v této agentuře, za udělování dotací v oblasti sportu. Jenom připomenu, že v rozpočtu třeba pro tento rok jsme schválili sedm miliard v oblasti sportu, které by tato agentura měla rozdělovat. Abych nebyl jenom negativní, musím říci, že zde vidím i dvě pozitivní věci na tomto návrhu. První pozitivní věc je, že se někdo aktivně začal zajímat o oblast sportu a chce zde něco udělat. Sice moc nesouhlasím, jakým směrem se vydal, nicméně i to je pozitivní, že oblast sportu, která byla dodnes pod Ministerstvem školství, hodně živořila a možná uvidíme, kdo bude tím předsedou agentury.

To je docela podstatná věc. Ono to bylo už i v původním návrhu, který se to snažil nějakým způsobem zacílit, udělat víceleté financování. Opravdu nedává smysl, když budeme mít nastavená jasná, dopředu daná kritéria, za jakých lze přidělovat dotace na činnost, aby tyto dotace byly přidělovány projektově.